Já to zkusím stručně vysvětlit.

Ostatně pan předkladatel už nyní uvedl, že problém je především to, že ty dary se propadají. Takže já jsem přesvědčen, že můj návrh ten smysl toho zákona naplňuje. Současně jsme v rámci té legislativně technické úpravy vypořádali řadu připomínek ke znění toho pozměňovacího návrhu. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo nemá nikdo, takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ještě všechny jsem odhlásil na základě žádosti, kterou jsem slyšel. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Takže bych si dovolil navrhnout proceduru.

Pak bychom samozřejmě hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tedy áčkový.

Pokud projde, že je to legislativně technická úprava možná, tak bychom hlasovali v té pozměněné podobě o návrhu C. Děkuji, pane zpravodaji. Zazněl návrh procedury. Má někdo protinávrh? Budeme hlasovat o proceduře, tak jak byla navržena. Prosím, zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 85, přihlášeno je 98 poslanců, pro 96, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. Prosím, pane zpravodaji. Ano, nyní bychom rozhodli o legislativně technické úpravě pozměňovacího návrhu C, tedy pana poslance Ferjenčíka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A teď je před námi hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Kotena. Výbor bez stanoviska, nedoporučil nic. Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Opět bez doporučení výboru. Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 89, přihlášeno je 98 poslanců, pro 21, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. A nyní hlasování o zákonu jako o celku.